Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny znovu odhlásila, prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dále pak pokračovat bodem 59, sněmovní tisk 313, energetický zákon, první čtení, podle § 90 odst. Poté případně projednávat body dle schváleného pořadu schůze. Dále mám informaci, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů se přihlášky k návrhům na změnu schváleného pořadu 41. schůze ze včerejšího jednacího dne, tedy čtvrtka 12. října, považují za stažené. Nyní tedy přistoupíme k těm, kteří se přihlásili k pořadu schůze.

Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji úpravu programu jednání dnešní schůze jménem vládních klubů tak, aby za pevně zařazené body byly zařazeny ještě bod 12, sněmovní tisk 287, digitální služby, druhé čtení, to je priorita pana vicepremiéra pro digitalizaci, a dále bod 28, sněmovní tisk 312, politické strany, to je reforma ÚDHPSH, první čtení, což je priorita Ministerstva vnitra. Také děkuji. Prosím. Vážená paní předsedkyně, páni ministři, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil zařadit, i po nějaké předběžné dohodě, tisk 48, což je změna občanského řádu, zákon, tisk 48 jako první bod po pevně zařazených bodech, které jsme na dnešek zařadili.

Já vám děkuji za podporu jako první bod po pevně zařazených bodech. Ano, děkuji, zaznamenala jsem.

Nejdříve budeme hlasovat návrhy, které přednesl pan předseda Michálek. Pan předseda Michálek navrhuje bod číslo 12, což je sněmovní tisk 287, digitální služby, druhé čtení, zařadit dnes za již pevně zařazené body jako bod první za těmito pevně zařazenými body. Já tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu.